Zdůvodnění senátních pozměňovacích návrhů je toto.

Účinnost zákona nabyla již dnem vyhlášení. Senát tedy předložený návrh zákona z Poslanecké sněmovny na právě popsanou situaci nereagoval, a proto v mnoha případech odkazuje osnova na jiná ustanovení, než která navrhovatel zamýšlel, čímž dochází k nežádoucím věcným posunům. Pozměňovací návrhy věc napravují, případně korigují nesprávné legislativně technické pokyny. b) Další zdůvodnění ryze praktického charakteru. Tato účinnost se v současnosti jeví jako nerealizovatelná, protože je potřeba zřídit elektronický registr oznámení a je také potřeba seznámit všechny dotčené subjekty s jejich nově vzniklými povinnostmi, mimo jiné soudce a státní zástupce, kteří byli do působnosti zákona o střetu zájmů zahrnuti až pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně.

Prosím vás tedy o jejich zvážení, následně přijetí pozměňovacích návrhů tak, jak vám Senát předkládá. Děkuji za uvážení, podpoření a pozornost. Děkuji.

Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Dovolte mi alespoň pár poznámek k tomuto návrhu zákona.

Přesto mi ale dovolte alespoň můj pohled na tento zákon.

Není mým záměrem vůbec obstruovat nebo zdržovat přijetí tohoto zákona. Zákon o střetu zájmů byl jednou z priorit naší vlády a měl přinést ztransparentnění majetkových přiznání politiků. Na tom se shodla celá vláda a takto zákon doputoval do Poslanecké sněmovny.

A z mého pohledu je tato věc absurdní: vyloučit z politiky člověka, který celý život něco budoval, zaměstnával lidi, platil daně. Ale budiž. Pokud by tento absurdní zákon platil, tak by bylo všem jasné, na čem jsou. Ale proč měníme pravidla během hry a kvůli jednomu člověkovi? Argumentace, že nastavujeme pravidla pro příští členy vlády, neobstojí.

Ale návrhy pana kolegy Plíška cílí na stávajícího člena vlády, který šel do politiky za stávajících pravidel.

Rozhodni se, ty, který jsi kandidoval ve volbách, dostal jsi, mám pocit, 18 tisíc preferenčních hlasů.

Rozhodni se teď hned, zda budeš dál ministrem financí a vzdáš se svého majetku, nebo ne, a tvoje firmy budou okamžitě okamžitě! okamžitě vyloučeny z možnosti soutěžit o veřejné zakázky a nebudou mít možnost požádat o dotace. Nebudou moci soutěžit o veřejné zakázky, kde jediným kritériem je cena, je výsledná cena soutěže. Nebudou moci požádat o dotace, které dostávají všichni zemědělci v celé Evropě bez ohledu na to, kdo tyto zemědělské firmy vlastní. Nepřipadá vám absurdní a v rozporu s pravidly Evropské unie přijmout zákon, který vyloučí firmy, které zaměstnávají tisíce lidí, platí daně v České republice, z možnosti požádat a získat dotace? V průběhu této diskuse bylo několikrát zmiňováno, že se tento zákaz netýká takzvaných nárokových dotací. Ale náš právní řád nezná pojem nárokové a nenárokové dotace. A navíc většina právních výkladů včetně toho z Parlamentního institutu, který samozřejmě není žádné dogma a je to jejich názor, tak říká, že výklad může dát jedině soud. Jedině soud!